Pro nás je z toho relevantní oblast rozhodcovská, protože porotní soudy, pánbůh zaplať, nemáme. Náš právní řád je již v souladu s těmito požadavky. To znamená, naše skutkové podstaty postihují toto chování těchto osob, takže jde spíše o vyjádření obecné podpory této myšlenky na mezinárodněprávní úrovni. Prosím o podporu.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu rozpravu ukončit. O závěrečná slova není zájem. Za těchto okolností přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru, které vám zpravodaj přečetl.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.